To tady nebude jenom po dobu vašeho mandátu, pokud vydrží dvaapůl roku ještě.

Tato vláda určitě vládnout nebude.

Děkuji vám. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat pěkné ráno, to jsem zapomněl, dámy a pánové dopoledne.

Protože tohle trochu mění ten úhel pohledu na ten stav legislativní nouze. To je první konkrétní poznámka. Druhá, a tu se nemohu odpustit. Už třetí den! My jsme se i domluvili, že vystoupí s přednostním právem dopoledne.

To znamená, že se připravuje nějaká další legislativní bomba? Takže já bych chtěl znovu vyzvat, aby tady byl ministr pro legislativu, protože my se neustále dokola ptáme a neslyšíme odpovědi kromě jedné věty, kterou už tady svého času řekl Jakub Michálek.

Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Skopeček. Děkuju pěkně za slovo.

Slyšíme to od paní předsedkyně, která seděla roky na Ministerstvu financí, slyšíme to od předsedkyně klubu strany, která deset let byla ve vládě, měla pět let premiéra, po celých těch deset let ministra financí. Co jsme v oblasti penzijní reformy od této dámy a od hnutí ANO zaznamenali? Zaznamenali jsme zrušení penzijní reformy, vytvoření komise, a tím to haslo!